Děkuji. Dobrý večer, vážení kolegové a kolegyně, chci se přihlásit k pozměňovacím návrhům k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu, tisk číslo 605, které se týkají kapitoly 334 Ministerstva kultury.

Jedná se o hlavní dotační program pro podporu zhruba 6 500 knihoven působících na území České republiky, ve kterém je v návrhu státního rozpočtu pro příští rok počítáno s pouhými 38 miliony korun.

Pokud tak činit nebudou, stávají se neatraktivními.

Navrhovanou částku 61,8 milionu korun doporučuji přesunout z výdajové kapitoly 334 Ministerstvo kultury, a to v příslušném specifickém ukazateli příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury.

Máme zde nejhorší rozpočtovou situaci od roku 2016.

To ale neodpovídá výši alokovaných prostředků pro tento rok, proto žádám pro tento program o navýšení o 35 milionů.

Proto požaduji navýšení na úroveň loňského stavu.

Ten je zaměřen především na budování kulturní infrastruktury v regionech a na obnovu materiálně technické základny regionálních institucí, jejichž zřizovatelem není Ministerstvo kultury.

Po odečtení mandatorních výdajů na církve činí podíl příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem kultury na celkovém rozpočtu resortu kultury na rok 2020 70 %, naproti tomu částka pro regiony má klesající či stagnující tendenci.

V průběhu tohoto roku se chybějící finance povedlo najít a rádi bychom, aby tento problém byl vyřešen již přímo v rámci státního rozpočtu na rok 2020. Proto navrhujeme, aby byly 4 miliony korun přidány právě na tento program a další 1 milion na program podpora kulturních aktivit národnostních menšin.